Takže určitě ty cesty jsou, na tom se shodneme, že bychom mohli nějaké řešení hledat, pomoci.

Děkuji. A já bych poprosil pana poslance Kučeru, který se prohodil a dohodl se, že si vymění vystoupení s panem poslancem Tesaříkem.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud se neobjeví v těle zákona, tak pak je často implementována pomocí pozměňovacích návrhů. To znamená zpřísnit, omezit, zvýšit pokuty a podobně. A já skutečně se přikláním k tomu, že zejména člověk by měl být odpovědný sám za své chování, což se týká některých pozměňovacích návrhů, které se tady objevily.

Myslím si, že to je cesta, která nevede k vyšší bezpečnosti silničního provozu, naopak jenom zvyšuje restrikce, omezení státu, kterých už dnes máme dost. Tak ty samozřejmě nepodpoříme taky.

Takže tam ty postoje jsou jasné. Já bych možná ještě k té debatě o kamionech. To znamená, někdo chce kamiony na silnici, a někdo chce, někdo je nechce. Ta nákladní doprava, respektive debata nad řidiči nákladní dopravy je velmi složitá. Ta práce není jednoduchá.

Je na státu, aby tu dopravu a respektive ta pravidla nastavil tak, aby kamiony mohly jezdit plynule a na druhou stranu aby neomezovaly výrazně dopravu, respektive aby dokonce nebyly hrozbou, co se týká silničního provozu.

Ta záležitost by měla být řešena trochu šířeji, to znamená společně ještě s dalšími opatřeními, která zlepší a povedou k větší plynulosti jízdy kamionů na dálnicích.

A pokud taková iniciativa vznikne, tak se i rád do toho zapojím, protože ji považuji za správnou. Potom už jenom na závěr krátce zmíním ony dneska tady mnohokrát diskutované autobusy.

Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Brázdil a poté pan poslanec Kott. Děkuji za slovo.

Říká, že je prostě potřeba, aby každý měl svou osobní zodpovědnost.

Je to prý na vaší zodpovědnosti.

Až tak my si tady žijeme.